Pozměňovací návrh dále řeší drobnou technickou úpravu navrhované novely s vazbou na rozpočtová pravidla, jejichž novelizace je navrhována v souvislosti s plánovaným ukončením činnosti regionálních rad regionů soudržnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj vyjádřilo k oběma návrhům souhlasné stanovisko.

A nyní, návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj Ondřej Profant, informoval nás o projednání návrhu ve výboru, případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče. Děkuji.

A já se ptám, jestli se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, tedy obecnou rozpravu končím.

Proč 7 dnů?

Paní ministryně bude reagovat, prosím. Skutečně neplánujeme žádnou mimořádnou schůzi příští týden. Návrh nově zní 10 dní. Opět se s ním vyrovnáme až v příslušný moment. Zeptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy ve druhém čtení? Skutečně nikoho nevidím, takže rozpravu tentokrát skutečně končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Není tomu tak. Nezazněly návrhy, které bychom měli v tuto chvíli hlasovat. Zahajuji podrobnou rozpravu.

Děkuji. Ještě jednou v podrobné rozpravě. Dobře, děkuji.

A pokud se již nikdo další do obecné rozpravy nehlásí, tak rozpravu tedy do podrobné rozpravy nehlásí tak podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak.

Počkám, jestli se dostaví všichni do sálu. Již vidím, že kolegové přicházejí, dáme jim možnost. A jestli již dorazili všichni, kteří chtějí, tak zopakuji, že budeme hlasovat o zkrácení lhůt pro třetí čtení na 10 dní. Zahajuji hlasování číslo 3. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme lhůty pro třetí čtení zkrátili na 10 dní. Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní ministryni a končím projednávání tohoto bodu.

Jsme ve sloučené rozpravě s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, a sice sněmovní tisk 1009, také jsme ve druhém čtení.

Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Na toto jednání dnes tedy navazujeme a Sněmovna přerušila jednání z důvodu, kdy určila jako normu, ke které se bude podávat komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru.

Tento komplexní pozměňovací návrh tedy hospodářský výbor takto přijal a Sněmovna ho doporučila jako nosný tisk.

Já bych velmi ráda zde skutečně znovu vyvrátila ten mýtus, že to bude stát obrovské množství peněz. My skutečně nechystáme budování žádných nových stavebních úřadů někde na zelené louce, určitě využijeme všechny stavební úřady, které máme. Sama jsem měla už mnoho jednání se starosty, protože i čistá státní stavební správa, která bude od úrovně kraje, bude mít územní pracoviště, a nejlépe tam, kde jsou stavební úřady dnes. To znamená, se starosty skutečně jednáme o tom, že nám pronajmou jako státní správě tyto prostory. A je potřeba říci, že stavební řízení v dnešní době je přenesená působnost, to znamená, je to výkon státní správy v přenesené působnosti, a již dneska si stát platí za všechny prostory, za úředníky, za archivy, kde dneska stavební úřady působí.